Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Děkuji. Dobré poledne, pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci.

My v něm máme podle mě dobrého partnera.

Takže jenom abyste měli představu, že je to poměrně pro nás a naše občany velmi zajímavá země a třeba těch pracovních prázdnin opravdu využívá velké množství mladých lidí v České republice. Takže pro nás ty vztahy jsou docela zajímavé a rozvíjejí se také velmi slušně. Nový Zéland v jisté chvíli požádal Evropskou unii, že má zájem o právně závazný vztah, a na to Evropská unie reagovala právě tím, že bychom tedy mohli uzavřít tuto rámcovou dohodu. A to je tedy ta, kterou tady dnes máte.

Evropská unie jako celek. Takže já si myslím, že důvody, proč to podpořit, jsou nasnadě. Jenom připomenu, je to smíšená smlouva. To znamená, Evropská unie ji musí sjednat společně s členskými státy, protože nemá Unie výlučnou pravomoc ke sjednání celého obsahu dohody. Některé věci zůstávají v kompetenci jednotlivých států a Evropská unie pak může tu dohodu realizovat jenom v té oblasti, která jí patří. To je obsah toho výrazu smíšená smlouva. Některé věci jsou na úrovni členských států, proto některé věci bez našeho potvrzení nemohou vejít v platnost, samozřejmě. Myslím si, že tahle dohoda je v zájmu České republiky, není ve sporu s žádnými našimi ustanoveními a nemá dopad na státní rozpočet, takže já ji mohu Sněmovně vřele doporučit. Děkuji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Takže myslím si, že to je velmi přínosné. Navrhuji přikázat tento tisk k projednání zahraničnímu výboru. V tento moment nevidím žádnou přihlášku, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova ani pan zpravodaj, ani pan ministr. Dobře. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se táži, zda má někdo ještě jiný návrh k přikázání. Nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání v zahraničním výboru. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.